A ještě poprosím členy volební komise, aby se hned dostavili ke klavíru.

Takže prosím volební komisi ke klavíru. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji a končím tento bod.